Pan zpravodaj co tomu říká?

Já jsem v zemědělském výboru hlasoval pro takto předloženou proceduru.

Já vás všechny odhlásím nejdřív, požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Ano. A vzestupné hlasování.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Proceduru jsme schválili.